15.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr vnitra Milan Chovanec a také zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Chvojka, kterého ale nevidím.

Děkuji, pane poslanče. Budeme tedy pokračovat v přerušené... Ano, děkuji. Děkuji panu poslanci Tejcovi za jeho ochotu. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásil pan poslanec Tomio Okamura. Ano, pan poslanec je přítomen.